Ano, děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje výboru zahraničního pana poslance René Čípa, aby nám odůvodnil usnesení, které bylo doručeno jako tisk 93/1. Děkuji za slovo.